Pokud není zveřejněna, tak se určitě budu ptát pana ředitele, proč tomu tak není, a děkuji za podnět. Chci jenom říci u hospodářského výsledku, tam se nezapočítává výsledek minulého období.

Vyřídí formou příspěvku.

Ale pan poslanec má ještě minutu na doplňující otázku. Děkuji za odpověď.

Takže bylo by dobré, abychom viděli, jak nemocnice funguje, a co audit případně zjistil.

Byla tady řada případů.

Pane kolego, nenuťte mě vám vypnout mikrofon, protože berete čas jiným interpelujícím poslancům. Prosím, pane ministře, máte slovo. Nicméně řekl bych to takhle.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane ministře, neděle 11. prosince bude dnem, kdy poprvé vyjede soukromý dopravce na státem objednávanou rychlíkovou linku.

Jenže právě příklad nástupu soukromého dopravce na trasu ukazuje, jak přesně nemá otevírání trhu ze strany státu vypadat. Jak jsem si všiml v jízdním řádu, další dva páry rychlíků a osobní vlaky v objednávce kraje totiž dále budou provozovat České dráhy a oba dopravci si navzájem nebudou prodávat ani uznávat jízdní doklady. Myslím, že to povede k chaosu a snížení komfortu cestujících. Má Ministerstvo dopravy nějaký plán, jak řešit tuto situaci, nebo to bude jako se vším, tak nějak napůl? Jak řídíte České dráhy, které to blokují? Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, zahraniční firmy odvádějí zisky formou dividend z naší země.

Tím se řadíme k evropským zemím s jedním z nejvyšších odlivů peněz. Přitom tyto peníze mohou sloužit k tolik potřebnému zvyšování mezd a platů, k inovacím a ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

Ano, ekonomové tvrdí, že vyplácené dividendy do zahraničí jsou cenou za kapitál, který nám zahraniční investoři poskytli. Vážený pane ministře, chci se zeptat, jakým způsobem a zda budete řešit odliv peněz do zahraničí. Protože to není vůči našim občanům i naší budoucnosti spravedlivé. Podpoříte zavedení sektorových daní či zvýšení korporátní daně, tak jak to navrhovala a navrhuje sociální demokracie? Děkuji za vaši odpověď. Také platí, že nepřítomný pan ministr odpoví do třiceti dnů. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře financí, je mi líto, že ani na počtvrté, kdy vás interpeluji v záležitosti bytového fondu Písnice, nemám štěstí, že nejste přítomen, byť dnes chápu, že z důvodu nemoci je to víc pochopitelné než to, když jste dělal kampaň v Pardubicích a rozdával koblihy. Jak dobře víte, o kauze jsme vzájemně dobře velmi informováni. To samozřejmě není pravda.

To samozřejmě není vůbec pravda. Chtěl bych vás upozornit na to, že vy jako Ministerstvo financí, jako hlavní akcionář, můžete požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených vašich záležitostí, které chcete probrat. Můžete požádat o zařazení určitých záležitostí na pořad již svolané valné hromady. Máte právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva a především máte právo požadovat vysvětlení po představenstvu. Bohužel z vašeho alibistického přístupu, kdy říkáte my nemůžeme nic, je evidentní, že nic nechcete, nikoliv že byste nemohli. Samotná soutěž na prodej bytového fondu Písnice vyvolává mnohé otázky. Je velmi netransparentní. Už se v této záležitosti na vás i na pana generálního ředitele ČEZu obrátila i paní ministryně Michaela Marksová. Evidentně se tady jedná i o dobré jméno společnosti ČEZ a jejího možné poškození, a tedy poškození akcionářů. Chtěl bych se vás zeptat, zdali jste se opravdu touto záležitostí zabýval, jak moc hluboko a zda byste mi mohl odpovědět nejen tím, že je to čistě záležitostí ČEZu. Co jste vy konkrétního pro tuto věc udělal. Samozřejmě také platí, že bude odpověď písemně do třiceti dnů.